Samozřejmě že někteří studenti maturitu neudělají, tak jako vždycky. Ale řekl bych, že to budou studenti, kteří standardně by ji neudělali i za normálních časů.

K usnesení předloženém paní poslankyní Valachovou : já jsem si ho přečetl.

Není to žádné slevování z nároků, ale je to možnost, že pokud se něco stane u toho jednoho termínu, že bude následovat rychle další.

A s třetím bodem samozřejmě souhlasíme. Ono předložit zevrubnou zprávu o připravovaných opatřeních Ministerstva školství, ostatně ono už je to zařazené na školský výbor, kde bych si přál, aby to bylo projednáno, protože je tam daleko větší prostor než zde na plénu, a to je cesta. Cestou není vystavení potvrzení o tom, že něco umím, i když to neumím.

Cílem je, aby studenti měli znalosti, kompetence, dovednosti, nikoliv aby měli na konci papír o tom, že něco umí, i když to neumí.

Nyní tady máme řadu faktických poznámek.

Já toto pokládám za skandál.

A já tady představuji data, tvrdá data poloviny krajů odeslaná hejtmany. To znamená, pane předsedající, vaším prostřednictvím, z jakého důvodu si dovoluje můj předřečník toto zpochybňovat, je skandál, včetně toho, že nosí sovy do Athén.

A co se týká tedy toho, co tady sdělil. Ano, děkuji, pane předsedající. Čas. Tak já už to zajistím, to uvolnění pro ostatní, to je v pořádku.

Tak prosím, pane poslanče, dvě minuty.

Považoval bych za velmi korektní, aby tady vznikla debata doufám, že ministerstvo má plán o tom, jak se jim eventuálně nějak navýší rozpočty, aby mohly dohnat ten ročníkový schodek.

A chtěl bych se velmi přihlásit k tomu, že bychom měli oddělit možná selhání některé konkrétní školy, a tak tam by pak mělo být vedení ministerstva a tak dále velmi tvrdé, od řekněme systémového problému, jestli takovýhle systémový problém je, pojďme, řešme ho, já zatím ho nedokážu identifikovat.